Jasně že tam byly dodatky, ale podle mě je to téma.

Já si myslím, že ano.

Naši vojáci samozřejmě působí také v Pobaltí.

Celkem tam máme 155 našich stíhačů.

Takže obrana, ano my jsme se zavázali a teď to má jasný směr. Životní prostředí.

Nám záleží na naší planetě a děláme toho dost. Takže já se těším na tu schůzku. A zkrátka my máme jasné plány, ale není možné z jednoho dne na druhý vlastně všechno vypnout a asi by to byl velký problém.

A my víme, že ta klimatická změna tady je a že je potřeba to urychleně řešit. Utlumujeme těžbu uhlí, připravujeme se na odstavování uhelných elektráren, zvyšujeme podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, zvyšujeme energetickou účinnost domů, bytů, služeb, děláme maximum, investujeme do ochrany klimatu. Investice do ochrany klimatu jsou a budou v následujících letech obrovské.

Co je důležité, že Evropa ve svém úsilí nemůže být sama.

Právě naopak.

My se musíme a naše země se musí připravovat na dopady změny klimatu, které mohou být samozřejmě velmi citelné.

Pokračující podpora opatření ke snižování energetické náročnosti průmyslu a budov by měla přinést další snížení emisí přibližně o 3,5 mil. tun.